Problematický z hlediska možných finančních dopadů na rozpočet armády je tzv. stabilizační příplatek, který je navrhován jako paušální ve výši 7 tis. korun za každý ukončený kalendářní měsíc služby. Podobně je na tom služební příspěvek na bydlení. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za čtvrté. Některá ustanovení, např. § 6 služební zařazení, jsou zřejmě v rozporu s platnou legislativou.

Kromě toho, že to je světová rarita, jsme dosáhli toho, že jsme z již tak malého počtu hodností ztratili další. Paragraf 15 odvelení je velkou kuriozitou tohoto zákona, protože podle tohoto ustanovení by nebylo možno v zájmu ministerstva, Vojenského zpravodajství, Vojenské policie či vojenské školy odvelení realizovat. Stejný problém má i § 16 přeložení. Podobně celá hlava IV výkon a doba služby je opět, slušně řečeno, velmi problematická. Zřejmě na jednotlivých útvarech budou muset najmout nové speciální síly, které budou hlídat ustanovení této hlavy, protože bych chtěl vidět velitele, který se v této právní úpravě vyzná. Vážené kolegyně, vážení kolegové, co říci závěrem? Dovolím si použít dvě citace z důvodové zprávy novely zákona, kterými se odůvodňoval požadavek na schválení zákona již v prvním čtení. Odklad implementace směrnic EU po zveřejnění tohoto záměru a jeho odůvodnění hrozí údajně rizikem soudních sporů s přímým dopadem na rozpočtovou kapitolu resortu Ministerstva obrany. Tady si dovolím krátkou poznámku.

Tady také nevidím přímou souvislost s těmito změnami a novelou zákona. Snad jenom tu, že se může dále zvýšit dlouhodobá nejistota vojáků z povolání, která vede k odchodům perspektivních vojáků, která destabilizuje naši armádu. Bude to velmi komplikované ve výboru upravit. Myslím si, že nejprve by měly být zodpovězeny základní otázky, které jsem řekl v úvodu. Děkuji za pozornost a zároveň se omlouvám za poněkud delší vystoupení, ale také doporučuji postoupení tohoto zákona do druhého čtení na výbor pro obranu.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo.

Já si myslím, že ta norma není připravena špatně. Garančním výborem zcela bezpochyby bude výbor pro obranu, který určitě připomínky, o kterých jsme hovořili už na různých úrovních i v rámci prolínání některých agend do oblasti bezpečnosti, tak jsme o nich hovořili i v bezpečnostním výboru, tak si myslím, že jsme schopni některé záležitosti odstranit tak, aby tam problém nebyl. Myslím si, že i v úvodním slově pana ministra tady ty věci, o kterých už nyní víme, že tam nejsou úplně dokonale zaneseny, pan ministr sám zmiňoval, že o nich ví a že je připraven o nich diskutovat a tyto chyby odstranit. Já bych při této příležitosti možná ještě zmínila dvě normy, které nás čekají také, předpokládám v letních měsících.

Takže já chci poprosit a jménem klubu občanských demokratů mohu říct, že my jsme připraveni tento zákon podpořit do druhého čtení. Stanovit garančním výborem výbor pro obranu se nám také jeví jako nejvíce systémové a pojďme dál vést v rámci výboru o této normě diskusi. Já bych i ráda poděkovala panu ministrovi Stropnickému, že když jsem ho tady interpelovala na začátku volebního období, kde že jsou ty zákony, které on stahoval z programu, tak že mi řekl, že tyto normy budou předloženy do léta. A jsou. Dvěstědvacetjedničku tady máme, takže bych ještě velmi chtěla ubezpečit od pana ministra, že to samé může slíbit i s branným zákonem a se zákonem o aktivních zálohách. A já samozřejmě velmi ráda se budu na práci na těchto normách jako členka výboru i pro obranu i pro bezpečnost podílet. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.

Já si osobně myslím, že všechny branné zákony se měly projednávat v jednom balíku. To, že už ozbrojené síly jsou pryč, že Vojenská policie je pryč atd., je chybou, protože jsou navzájem provázány. Druhá věc. Ano, několikrát se to projednávalo na výboru, ale nikdy tomu nebyla věnována dostatečná pozornost, zejména z toho důvodu, že byly deklarovány nějaké cíle, a po hloubkové analýze tyto cíle já tam nevidím.

A druhá věc je, zda přijetí této novely, to znamená zákona o vojácích z povolání, zlepší, či zhorší současný stav. Pokud tomu sloužit nebude, je to špatně! Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klučka k řádné přihlášce v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Já nebudu komentovat předchozí vystoupení předřečníků. Pouze bych chtěl říci, že z obsahu toho vystoupení je naprosto zřejmé, že je nutné v určité době, která bude před námi, a já předpokládám, že ta doba bude potvrzena touto ctihodnou Sněmovnou, najít kompromisy v mnoha dílčích problémech, které nám pak pomohou zjednodušit projednávání v druhém a třetím čtení.